Přesto si myslím, že bychom měli znát názory většiny naší populace.

Takže jsem si říkala, to je tak 30 na 70, ale těch 30 % hodně křičí a zřejmě ví proč. O to více a o to důležitější jsou výsledky, jak se chovají lidé po jednom roce platnosti protikuřáckého zákona.

To, co se týká opravdu obyvatel této země více? Sociální bydlení, právní pomoc, insolvenční řízení.

Neříká nám samozřejmě, jak bychom měli rozhodovat, ale rozhodně nám říká, co bychom při svém rozhodování měli vzít v úvahu. V této souvislosti ještě jedna poznámka.

A já už jsem to také jednou říkala. Věřte mi, já jsem samozřejmě velmi ráda, že máme ten úplný zákaz. Ale kdyby mně řeklo třeba 60 % naší populace ne, prolomte ten zákaz, tak navzdory nálezu Ústavního soudu bych se podřídila. Protože je to většina obyvatel této země. Ale ono je to přesně naopak.

A to mě naplňuje smutkem, překvapením, a současně proto tady také tolik hovořím, a možná tak zbytečně dlouho, abyste se ještě jednou zamysleli, jestli toto opravdu tato Poslanecká sněmovna udělá. Chci skončit něčím optimističtějším.